Mimo jiné si opravdu myslím, že by bylo hezké, kdyby ministři alespoň jednou opravdu upřímně poděkovali všem těm, kteří pomáhají Ukrajincům v Česku i nyní. Každopádně právě teď prokazují dobrovolníci, zaměstnavatelé, učitelé, pečovatelé, lékaři a spousta dalších to pravé odhodlání. Jedna věc je totiž rozdávat, utrácet okázale peníze ze státního rozpočtu a chlubit se tím, a něco úplně jiného je řešit každodenní problémy, které válka na Ukrajině vyvolala. Já bych vás prosila, pane ministře, abyste tu nepokřikoval.

Právě tento ležérní přístup pana ministra vnitra je věc, která nesmírně komplikuje situaci všem.

A to už vůbec nemluvím o tom, že dodnes tady nikdo neví, kolik válečných uprchlíků zde vlastně máme, protože systematická evidence již více než rok tady není.

Namátkou pár příkladů. Zdravotnictví: Nemocnice nemají na vyšší počet lidí optimalizované pohotovosti, a proto už tak zahlcené ambulance jsou ještě víc přetížené. Léky, o těch jsem dnes zde mluvila, ale ani jejich objem, jejich objednávek, není optimalizován na příchod několika set tisíc lidí.

Přetížené školy: Už tak složitá situace díky populačně silným ročníkům byla posílena příchodem školáků z Ukrajiny. A místo toho, aby to vláda pomohla řešit, tak jsme někdy svědky situace, že řada žáků marně hledá místa na středních školách. Vláda ani po roce nebyla schopna vyřídit uznání vzdělání pro některá klíčová povolání Ukrajincům.

A jak na to reagují? Buď pracují v intelektuálně méně náročných profesích, nebo odcházejí dál na Západ. Já se omlouvám, paní poslankyně, poprosím pana poslance, aby aspoň nepokřikoval na své kolegy, když tak v předsálí.

Slibované investice na integraci se redukují do těch nejjednodušších forem pro úředníky.

Tak jsme ho neviděli, pane ministře.

Pane ministře, žádám vás, abyste nehučel do paní poslankyně. Já se omlouvám, ale já bohužel to, paní poslankyně, nevidím, když pan ministr mluví, tak jenom prosím pana ministra, aby se popřípadě po skončení příspěvku paní poslankyně k té věci vyjádřil. Děkuji vám.

Děkuji.

Děkuju. Také děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má zájem vystoupit s faktickou, nebo s přednostním právem? Pane ministře? Dobře, děkuji.